Takže my to všechno máme na papíře. I zdravotnictví, do které jsme narvali 229 miliard navíc, všechny resorty, to jsme udělali po... A já v politice vždycky jsem všechno sepsal, co jsem dělal. Když minule pan místopředseda Sněmovny říkal, že co jsme my dělali ve vládě no, tak ano, za první vlády Sobotky jsme dali do pořádku veřejné finance.

Ale fakt je ten, že těch lidí, kteří chodí nakupovat do Polska a Německa je stále víc, a ten propad, ten propad spotřeby je úplně dramatický.

Takže není to tak.

Kdy budou všechny dálnice hotové?

Nic. Ale já chápu, vy jste všechno pokryli, aby nebyl žádný problém.

My jsme ta čísla říkali.